Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové.

Prosím vás, to je nesmysl. Toto je pouze legalizace, jak to řekli rozumní kolegové, kteří jsou z praxe, kteří vědí, jak to chodí.

Ne že si budu moct prostě připlatit několik desítek nebo set korun, protože budu chtít mít něco lepšího. Stále si myslím, že zdravotnictví není bezplatné. A řeknu, proč není bezplatné.

Zde já vidím problém, jak peníze ušetřit. Ale že si budeme moci zcela legálně a zákonně připlatit na něco, co je dražší...

A potom bych chtěl požádat o stažení bodu návrhu B1, B2, B3, B4, což jsou moje návrhy, které se týkají cenotvorby, tak jak jsem o tom mluvil, a je třeba je ještě legislativně doupravit.

Jenom se obávám toho stažení bodu A6, protože je součástí usnesení výboru, že ho nelze takhle stáhnout.

Nemůžeme. To je to, co se vám snažím vysvětlit, že nemůžeme změnit rozhodnutí výboru jeho usnesení. Dobře, dobře. Ano, výborně.

Ještě se někdo hlásí do rozpravy? S faktickou. A pak se připraví pan poslanec Heger. Prosím, vaše dvě minuty. To, co tady teď navrhoval kolega Vyzula, je naprosto zásadní věc. Stažení bodu A6 je naprosto zásadní věc, protože v průběhu jednání o těchto věcech vyplynula řada dalších skutečností, které znamenají, že bychom měli veliké problémy s úhradou kumulované péče, s úhradou balíčků, s úhradou toho, co vlastně přináší úsporu tomu zdravotnictví. Čili ta věc je zásadní. Jak ji uděláme technicky, je úplně jedno. A ta druhá věc.

Už jsme tady jednou měli paragraf poslankyně Fischerové, který zablokoval na řadu let, na řadu let zablokoval funkci zdravotnictví.

Tato Sněmovna se má starat o své voliče. A volič musí mít právo se rozhodnout.

Děkuji za slovo.

Jenom aby nevzniklo nějaké podezření. A prosím vás všechny o tento akt.